Ale vraťme se k tématu. Podle mého názoru jde v případě pokusu dnes vyhlásit legislativní nouzi jednoduše o snahu o omezení zákonodárné procedury parlamentní většinou. Nic víc za tím není. Za chvíli se s takovou může stát, že bude Poslanecká sněmovna pracovat povětšinou v režimu legislativní nouze. Nejde o první pokus vlády něco takového udělat.

A musím podotknout, oprávněně se bojí obstrukcí opozice. Je totiž naší povinností a odpovědností, když už ji vláda nemá, zastat se oprávněných nároků velké části občanů.

Chtěla bych jen připomenout, že nejde jen o starobní důchodce, ale například i o invalidy. Vláda by vlastně měla být ráda, protože se ji snažíme uchránit od čeho? Od blamáže.

Chyba. Pak bude muset doplácet, rozdíl důchodcům přepočítávat.

Že za to může vláda, která neustále vymýšlí další nesmysly, to jim premiér Fiala určitě nepřizná.

A za chvíli podle mě není potřeba žádné. Pokud bude tímto způsobem pokračovat, tak pro lidi, úředníky klesne na nulu jakákoliv šance se v platných předpisech a lejstrech orientovat. Legislativní nouze není institut, který by bylo dobré zneužívat. A v tomto konkrétním případě o jeho zneužití jde. Těžko lze předpokládat, že by se Ústavní soud zachoval jinak, než naložil se stejným zněním jednacího řádu před lety.

Konkrétně, tady zase budu citovat.

Hrozí! 43 %. V naší zemi všechno ovládli.

Relativizují se tak demokratické principy, na nichž je naše demokracie postavena. Považuji to za mimořádně závažné ohrožení kvality demokracie občanské společnosti. Tato vláda to dělá různými způsoby, opakovaně. Zmíním zde restrikce, regulace a manipulace v rámci mediálního prostoru.

Už jen to, že dělí společnost na demokratickou a nedemokratickou. Ano.

Ráda bych zde zdůraznila, že zdůvodnění vlády je pro vyhlášení legislativní nouze nedostatečné. Máme k dispozici text, ze kterého bych ráda citovala. V něm se uvádí: Snížení nadcházející mimořádné valorizace je nezbytný krok pro stabilizaci veřejných financí, které čelí zásadním problémům nejen z důvodu rychle rostoucích důchodů, ale i z důvodu mimořádných výdajů vyvolaných dopady války na Ukrajině a globálních skokových nárůstů cen energií, vyžadujících masivní kompenzace občanům i podnikatelům. Jde tedy zase jen o výmluvy.

Legislativní nouze není něco, co by šlo vyhlašovat na základě náhlého rozhodnutí, hnutí mysli nebo emocionálního rozpoložení. Nic takového tu nemáme. Ani nemusím dvakrát zdůrazňovat, že budu jednoznačně proti vyhlášení stavu legislativní nouze. Děkuju za pozornost. Paní Pastuchovou taky omezili. Vážené kolegyně a kolegové, vládo.

Pokud si zákon o snížení valorizace penzí na sílu prosadíte, ovlivní to nejenom jejich růst nyní, ale pro všechny další roky. Trvale budou prostě nižší. Jsou to drobné, ale oni už vědí deset let dopředu, co bude.

Do dalších máme více než rok. Právě na to jste čekali, jinak si to neumím vysvětlit. Protože jak jinak nazvat to, že váš návrh státního rozpočtu, který jste si opět na sílu prosadili, s částkou na mimořádnou valorizaci penzí nepočítá?

Vaše vláda tak zcela vědomě připustila současnou krizovou situaci a sama ji vytvořila a teď chce své selhání řešit na úkor skupiny, která se může nejobtížněji bránit. Řešíte problém na úkor osob, které si výši svého důchodu poctivě zasloužily celoživotní prací. V tomto případě to není klišé. Já bych se ráda věnovala konkrétním věcem z vašeho návrhu a vezmu to podle důvodové zprávy, kterou jste nám k němu předložili. Abychom vždy věděli, o čem mluvím, vezmu to popořadě.